Smutným faktem je, že navzdory ekonomické konjunktuře máme onen deficitní rozpočet a nezanedbatelná část české společnosti se potýká s chudobou, která vychází ze samotného nastavení systému a zákonů. Ostatně žádná jiná země v Evropské unii netrpí legislativou, která dostává lidi do dluhových pastí a exekucí, tolik jako právě Česká republika. Opět jsme to my, Piráti, kdo se tuto situaci snaží napravit v momentě, kdy sama vláda neplní své vlastní programové prohlášení.

Zde žádná změna nenastala. Je nejvyšší čas, aby státem ovládané podniky zveřejňovaly své smlouvy bez výjimek, které jen kryjí politické zájmy. Je také nejvyšší čas, aby do důležitých orgánů byli nominováni odborníci, a to veřejně a zcela transparentně. A je také nejvyšší čas, aby tento stát sloužil občanům, nikoliv naopak.

Do rodiny pana premiéra mně vskutku nic není. Pokud však dopustil, aby podezření z dotačního podvodu vyšetřovaného policií zahrnovalo i momenty, které by se neztratily v politických thrillerech a které mohou představovat riziko pro bezpečnost České republiky, je namístě se ptát, zda jeho osobní zájem nepřevažuje nad zájmem občanů. Bohužel je zde příliš mnoho indicií, že tomu tak skutečně je. A znovu připomínám, že by bylo skvělé, abychom se tady místo skandálů pana premiéra mohli zabývat a řešit pouze budoucnost a prosperitu České republiky. Piráti již dvakrát odmítli podpořit vládu s trestně stíhaným premiérem ve střetu zájmů s ministry, jejichž kompetenci jsme zažili již ve vládě minulé. Z dokumentu pirátské povolební strategie, který jsme zveřejnili před minulými volbami, jasně vyplývají podmínky Pirátů pro účast, podporu či toleranci vládě. Minulá i současná vláda skrze osoby na ministerských postech, konkrétně osobu Andreje Babiše v předsednické funkci, ale i díky faktickému opírání se o hlasy protidemokratických stran, tyto podmínky nesplňovala a dnes je nesplňuje tím spíš. Poprvé vláda důvěru nezískala. A já chci apelovat na poslance i vládních stran, aby zvážili, zda chtějí, aby v České republice, v jejím čele, stála vláda s trestně stíhaným premiérem, kterou kvartál od kvartálu doprovázejí horší a horší skandály i kondice, a toto bude pokračovat. Pokud panu premiérovi opravdu jde o dobro této země, jak ve svých vystoupeních neustále tvrdí, ať odstoupí.

My Piráti budeme dál pracovat na tom, aby se tak nestalo. Cílem Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Tímto směrem však současná vláda Českou republiku ke prospěchu jejích občanů nevede a podle zkušeností z prvního roku Andreje Babiše na pozici premiéra ani nepovede. Piráti tedy dnes již potřetí vyjádří ve svém hlasování nedůvěru této vládě s nezlomnou vírou, že změna je skutečně možná.

Ještě než se uchopí slova, pan kolega Onderka má náhradní kartu číslo 16. Vážené dámy a pánové, poslanci klubu SPD budou hlasovat pro nedůvěru této vládě, kde je ČSSD. Nemůžeme jinak. Budu konkrétní. Odmítla pomoc lidem v dluhové pasti a naopak navíc pomohla novým zákonem vyděračům. Prosazuje navýšení platů politiků. Odmítá zákon o referendu včetně referenda o členství České republiky v Evropské unii. Přidávají další peníze politickým neziskovým organizacím na úkor zvyšování důchodů. Naši důvěru si tato vláda tedy nezískala ani během svého dosavadního funkčního období. Navíc současná vláda je schizofrenní slepenec složený z lidí zastávajících absolutně protichůdné filozofické i politické názory. Pan premiér možná namítne, že přidal peníze důchodcům a některým dalším lidem. To ano, to je dobře, ale všichni víme, že to bylo také díky hlasům poslanců SPD. Možná si pan premiér také myslí, že přijal doslova a do písmene všechny teze SPD týkající se masové a nelegální migrace. Ale to přece není pravda. A vidíme to všichni.

Pochopitelně máme tu i problémy v dalších tématech.